Je to ten ústavní zákon, který se týká změny ústavního zákona ve vazbě na držení legálních zbraní legálními držiteli, zákona dbalými občany České republiky. Je to skutečně návrh, který byl tady několikrát deklarován, že má podporu napříč politickým spektrem, a myslím si, že bychom to měli prokázat, že skutečně ta podpora tady je a že nebudeme ustupovat jako Česká republika Evropské komisi ve vazbě na schválenou evropskou směrnici, která tyto legální držitele zbraní, legální držitele zbrojních průkazů chce odzbrojit. Děkuji.

Děkuji. Prosím pana poslance Zemka. Připraví se pan poslanec Vilímec.

Bod 46. Ano vyřadit. Děkuji.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi opětovně, nevím pokolikáté již, načíst pevné zařazení bodu 52 návrhu této schůze.

Já jsem skutečně mnohokrát již žádal vás, vážené kolegyně a kolegové, o pevné zařazení tohoto bodu. Tentokrát volím návrh ve třech variantách, poněvadž je zjevné, že pokud tento návrh zákona nebude ve druhém čtení projednán na této schůzi, tak nebude projednán už vůbec v tomto volebním období, a byla by to velká škoda, poněvadž aplikace zákona ukázala určité legislativní nedostatky, které je třeba v té či oné podobě odstranit.

Pouze opakuji, že projednání tohoto návrhu ve výborech již bylo ukončeno v červnu minulého roku.

Věřím také, že projednání tohoto tisku ve druhém čtení nebude vyžadovat až tolik času. Děkuji za pozornost, vstřícnost a podporu mého návrhu, alespoň jedné z mých předložených variant. Prosím pana poslance Fiedlera, který je dalším přihlášeným. Připraví se paní poslankyně Nováková.

Ale zaujal mě bod 302 této schůze, sněmovní tisk 907, který má název Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce a to je právě to podstatné 2015. Jen pro osvěžení, kolegové.

To se tím má zabývat nová Poslanecká sněmovna? Ta už se tím asi zabývat nebude. Tak potom řekněme, že tyto zprávy, a já se domnívám, že jsou to zprávy podstatné, bychom měli znát, jaké jsou situace, jaké jsou dopady.

Mám takové tiché informace, že je to velmi žalostné procento, že tato akce se asi příliš nevyvedla, ostatně o tom asi napovídá, že kdyby byla úspěšná, tak bychom to určitě četli v médiích a bylo by to hojně prezentováno, ale protože je klid po pěšině, tak se obávám, že úspěšnost této integrace byla velmi malá, nebo problematická.